Anebo to, co je pro Českou republiku mimořádně důležité z hlediska našeho zásobování ropy, a to je rozšíření ropovodu TAL, to je ten ropovod, který jde z Terstu do Bavorska, o kterém se taky spoustu let mluvilo, a nic se nestalo.

Bez rozšíření ropovodu TAL to neuděláme a znovu říkám: řadu let se o tom mluví, nestalo se vůbec nic, ale my jsme to posunuli kupředu. Jak už jsem říkal, téma energií se řeší od začátku nástupu naší vlády a už jsem ukázal řadu příkladů, kde lze vidět skutečné výsledky.

V minulých dnech jsme na evropské úrovni iniciovali jednání, které má vést ke společnému evropskému řešení současných vysokých cen energií. Samozřejmě paralelně s tím pracují naše týmy na přípravě národního řešení a to národní řešení buďto doplní evropské řešení, anebo ho nahradí, pokud bychom náhodou k evropskému řešení nedokázali dospět.

Ale pracujeme na obou těchto cestách.

Dokázali jsme řadu z nich přesvědčit pro to, aby změnili svůj postoj. Vidíte, že se přidávají ve veřejných prohlášeních další a další premiéři, s kterými jsem pravidelném kontaktu, mluvím s nimi a přesvědčuji o výhodnosti toho evropského řešení.

Ale všem občanům říkám, pokud to řešení bude nedostatečné, pokud nebude dostatečným způsobem snižovat ceny elektrické energie nebo pokud k takovému řešení nedojde, česká vláda bude mít připravenu národní cestu a jsme nachystáni na to, abychom jak občanům, tak firmám zajistili dostupné energie, a jsme připraveni na to, abychom zajistili dostupné energie kritické infrastruktuře, veřejným institucím, školám, zdravotnictví, prostě všem i například formou takzvaného státního obchodníka. Nikdo nemusí strašit, nikdo se nemusí bát, naše vláda dělá včasné a rychlé kroky a během několika dnů jsme reagovali na prudké navýšení elektrické energie na evropském trhu a reagovali jsme jak naší aktivitou v Evropě, tak našimi opatřeními na národní úrovni. Právě pracovat systémově, pracovat promyšleně a koncepčně, pracovat rychle, efektivně a profesionálně, to je něco, co teď Česká republika potřebuje, a děláme to. Jeden příklad za všechny: To je příklad toho, že děláme cílená opatření. Vláda připravila tady i řadu dalších forem pomoci firmám a podnikatelům. Těm, kteří jsou dotčeni, ať už třeba cenami energií na světových trzích, nebo na trhu v České republice, nebo na ně třeba dopadají důsledky ruské agrese na Ukrajině nebo evropských sankcí a dalších věcí. Připravili jsme novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, který tyto věci řeší, a ta novela má zajistit, aby například záruky za úvěry za podmínek, které platily kvůli pandemii covidu19, mohly být využívány na základě rozhodnutí vlády i za jiných mimořádných událostí. Čili tady jenom ukazuji na jednom příkladu, jak vlastně operativně a kompetentně reagujeme tak, abychom lidem skutečně pomohli. Já se tady nebudu vyjadřovat dál k věcem, které se týkají evropské politiky. Mluvil jsem o nich dostatečně a myslím si, že výsledky, kterých jsme dosáhli, jednoznačně mluví o tom, jak je naše zahraniční a evropská politika účinná.

Poslední věc, kterou tady připomenu, a dělám to rád, a ještě bych tady rád zmínil hrozně moc dalších věcí a zmínil jsem kolegy z některých rezortů a omlouvám se těm, které jsem v tom vystoupení nemohl zmínit, protože dělají spoustu dobré práce, a oni taky vystoupí a budou říkat, co se nám v těch jednotlivých oblastech povedlo ale chtěl bych zmínit ještě jednu věc. Na včerejším jednání vlády jsme schválili první antibyrokratický balíček, který je přípravou pro opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, státního aparátu, občanů, a na základě tohoto balíčku jsme připraveni předložit konkrétní změny v legislativě. Konečně děláme to, po čem tady podnikatelská veřejnost i občané dlouho volají: prosekat trochu právní džungli, začít snižovat byrokratickou zátěž, byrokratické požadavky na občany a podnikatele. My za pouhých devět měsíců už předkládáme první antibyrokratický balíček.

Nechali jste tam svoje lidi, dobře, to já nezpochybňuji. Ale my potřebujeme, ne abychom dělali ve státní službě politické změny, ty my vůbec dělat nebudeme a nechceme, ale my potřebujeme otevřít státní službu lidem zvenku, kteří mají zkušenosti z podnikání, lidem, kteří mají zkušenosti ze správy, ze samosprávy, lidem, kteří mají zkušenosti z akademického prostředí, ze zahraničí, a tito všichni dnes nemají prakticky možnost se do státní služby dostat. To my změníme tak, aby státní správa více fungovala jako soukromý sektor, ne jako firma, ale byla prostě efektivnější, byla otevřenější a tím byla i kvalitnější.